Uvidíme, jak se rozhodnete. Určitě je schopen, protože 99 % vašich připomínek jde na práci inspekce životního prostředí. K ministerstvu směřujete jedinou a ta je pochvalná, ale já jsem samozřejmě největší škůdce.

Takže mluvit o nějakém zločinném spolčení je podle mě úplně mimo zdravý rozum a jsem přesvědčen, že ve finále ani nešlo o žádný šlendrián. Jak už jsem říkal, tento případ povede k určité změně legislativy a o tom se bude diskutovat v této Sněmovně. A nyní mi dovolte jenom ještě pár poznámek k tomu, co tady zaznělo v přednostních právech. Tak to je nádherný protimluv, když v zásadě první větu řekne: Já to chci zasadit do toho širokého politického kontextu, jak jsou ta chapadla prorostlá.

Pan předseda Jurečka a s tím (?) řekl: Ano, za amatéry jsem se omluvil, respektive to jsem myslel jinak. Myslel jsem amatéři ve vyšetřování, ne jako celkově amatéři. Nicméně to pochybení a to poučení legislativní, ano, ano. To jsme udělali a děláme a tady může rozhodně komise počítat s naší spoluprací a také jsme ji dali. Dali jsme komisi všechny informace, které jsme měli.

A mimochodem, policie sama říká, že když srovná některé jiné kauzy, a možná i méně složitější, než je tahle, tak prostě to vyšetřování směrem k obvinění trvalo i delší dobu. A systémové řešení: ano, navrhuji ho.

Mimochodem, když už pan předseda Bartoš použil tu sníženou pokutu, kterou údajně tedy ministerstvo snížilo, tak hádejte, kdo dal tu pokutu v plné výši, v původní výši? No inspekce životního prostředí, pane předsedo, vaším prostřednictvím. A víte, jak se tomu říká, pane předsedo? Ale to vy asi v té státní správě neznáte. To je dvoustupňové řízení, to je odvolací orgán. Tady totiž inspekce dává pokutu a pak se k tomu vyjadřuje takzvaný orgán výkonu státní správy. Ale vy jste řekl zase jenom polovinu té pravdy, že někdo snížil pokutu, ale tu původní jako v desítkách dalších případů tu původní dala ta inspekce.

Pan kolega Blaha hovořil o zakrývání důkazů. Takže závěrem: Jsem velmi rád, že tady o tom můžeme mluvit, a jsem rád, a to říkám úplně bez ironie, že máme možnost se pobavit i o těch věcech, které určitě zaslouží zlepšení.

Samozřejmě nelze nikdy zabránit, aby se havárie, nějaká havárie stala, ať už lidskou příčinou, lidským selháním, nebo technickým selháním, ale určitě lze zajistit, aby ty orgány při takhle velkých haváriích byly možná na to lépe vycvičené, zvláště ty, které to třeba neuřídily.

A to je něco, co... Tato Sněmovna vytvořila obrovský precedens do budoucnosti, kdy udělala vyšetřovací komisi k živému policejnímu spisu, a tady už vidíme ty důsledky.

Řešil bych asi to, jestliže si myslím, že tady má být nějaká změna legislativy, to bych řešil, od toho tady Sněmovna je, ale nepletl bych se do práce Policie České republiky a orgánů činných v trestním řízení. Takže klidně ať pokračuje jakákoliv práce, dejte si jakékoliv trestní oznámení.